Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, často v tisku čtu, že projednáváli se EET, tak koaliční partneři v tom nechávají ANO samy, tak proto jdu za tento pultík a chci zareagovat na řadu předřečníků. Já samozřejmě jako koaliční poslanec stále nemám důvod vysloveně proti EET být, nicméně kolegům děkuji, že poprosili o odstranění toho transparentu. Já se s panem ministrem shodnu v tom, že je zbytečné zatěžovat naše občany stále většími a většími daněmi, tzn. jakékoliv snížení vítám. Nicméně v tomto případě to považuji za takový krásný předvolební tah, protože snad už ve starém Rakousku se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, padne.

Je stále a stále dražší a přiznám se, jelikož my v nemocnicích, tedy mám na tom osobní zájem, spotřebujeme vody hory, DPH nám nikdo nevrací. Takže já bych chtěl poprosit, jestli se bude snižovat DPH na pivo, zvažte, zdali voda není přece jenom cennější. A věřím, že to ocení i ti, co do hospody nechodí.

Prosím, máte slovo.

Já se nechci nikoho zastávat a hlavně ne toho, co všechno špatného se u nás udělalo v minulé době.

Tak tento špatný systémový krok navrhuji pojďme koalice, opozice dohromady vrátit zpátky. Děkuji za slovo. Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Korte.

Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovoluji si upozornit, že jméno Korte je sklonné, skloňuje se Korte, Korteho.

Ledaže snad se máme domnívat, že autorem je podle té fotografie sám Andrej Babiš, jakož i dalších pět uvnitř textu, a podle čehosi jako předmluva, kde je pan Andrej Babiš podepsán.

Pravda, je tam dost obrázků, ale přece jen... Nicméně...

Pane ministře, prosím Takže se, dámy a pánové, podíváme na tu předmluvu. Má tři odstavce. Cituji: Ale i mě už elektronická doba dostihla... Mimochodem, vaši grafici odvedli dost mizernou práci, protože je to bílým písmem na světlemodrém pozadí, takže se to velmi špatně čte. I když jsem se tomu dost dlouho bránil, dnes mám dva velice vykřičník chytré telefony... Takže prosím, co jsme se zde dozvěděli. Dozvěděli jsme se, že máme učenlivého ministra, který se neváhá pochválit. Ještě nedávno, když mával kolegovi Šinclovi pod nosem svou složkou, tvrdil, že dává přednost papíru.